Děkuji panu poslanci a prosím s faktickou pana poslance Zemka.

A ještě vámi dosazený ředitel v takového chvíli neváhal a dal si sobě a svým kamarádům několikamilionové odměny, takže když tam potom přišel nový ředitel, tak ani neměl na výplaty. Takže každý si udělal obrázek sám.

Tak prosím, pane ministře. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, budu už jenom velmi stručný, protože jsem zde dneska předložil jenom malý, parciální návrh. Samozřejmě zdravotnictví je velké politikum a dostali jsme se do rozsáhlých diskusí. Já myslím, že ty diskuse, předpokládám, budou pokračovat. My jsme ochotni poskytnout různá data jak číselná potom zdravotnímu výboru a podobně. Musím reagovat asi, a zase jenom velmi stručně, na pana poslance Bendla.

Tak že by tím vyřešil poplatky, které se ruší. Samozřejmě jsem dneska neodpovídal, protože jsem úplně nepochopil, že ty jeho otázky jsou kvalifikované, a budu to muset přehodnotit, protože vzniká nový expert přes zdravotnictví. Bude pokračovat dál diskuse a my jsme ochotni do toho přispět. To je vše, děkuju. Táži se pana zpravodaje, zda chce mít závěrečné slovo. Prosím, pane poslanče. Já si tedy dovolím konstatovat, že jsme viděli, že tady máme několik zdravotnictví v České republice.

Děkuji. Děkuji. Vzhledem k tomu, že nebyl předložen návrh na vrácení navrhovateli k dopracování ani návrh na zamítnutí předloženého návrhu, budeme se zabývat návrhem na přikázání výboru k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro zdravotnictví. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Přistoupíme tedy k hlasování. Kdo je pro? Proti?

Tímto hlasování končím. Návrh byl přijat. Ještě tady máme k hlasování jeden návrh, návrh na zkrácení lhůty projednávání předloženého návrhu na dobu 30 dnů. Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh?

Takže já vás všechny znovu odhlásím a přihlásím. Prosím, abyste se všichni znovu přihlásili.

Zahajuji znovu hlasování o návrhu na zkrácení lhůty projednávání předloženého návrhu na 30 dní. Kdo je pro?

Proti? Tímto hlasování končím. Je to hlasování číslo 54. Přihlášeno bylo 154 poslanců, pro 74. Návrh byl zamítnut.